Jako příklad uvedu, že prochází vlastně firma kontrolou, nějakým způsobem ta firma má strach, že bude úročena úrokem z prodlení, proto aniž ještě je kontrola ukončena zaplatí tu případnou budoucí částku na účet správce daně. Doposud Nejvyšší správní soud jasně říkal, že po tu dobu musí být přihlíženo k tomu, že tam je zaplaceno, že ty peníze má ve své dispozici správce daně, a proto je nelze úročit.

Takových ustanovení je tam více.

To bylo i v daňovém řádu vlastně do té novely, kterou jste nám do Senátu předložili. Jeden z pozměňovacích návrhů právě tuto situaci napravuje a nechává hodnotu toho úroku v dvojnásobné výši, tak jak tomu bylo doposud. Další situací, kterou jsme se zabývali v Senátu, je jakýsi princip předvídatelnosti práva.

Tuto situaci napravuje i legislativně i vlastně tento pozměňovací návrh, který říká, že v případě povinného elektronického podání je nutno, aby vyhláškou stanovilo Ministerstvo financí strukturu a formát. Jedná se o to, aby nemohla být tahle věc, ta struktura a formát, měněna jenom nějakým opatřením Ministerstva financí, které se zveřejní na stránkách, ale aby musela projít legislativním procesem. Tím je zachována jakási jistota těch daňových poplatníků. Ono si řeknete, je to formální záležitost, ale musíme si uvědomit, že pokud daň z přidané hodnoty není podána v předepsané struktuře a formátu, takové podání se považuje za neplatné, se všemi účinky, se všemi pokutami a se všemi úroky z prodlení za to pozdní podání. Vidíte, že to jsou vlastně věci, které nemají žádný dopad na státní rozpočet a žádným způsobem se nesnaží ulevit daňovým poplatníkům, nejdou proti účelu a smyslu té právní úpravy, ale jdou prostě pro poplatníky směrem právní jistoty a směrem určitých mezí, které tady byly i dříve nastaveny.

Vždycky v daňovém řádu bylo a bylo to výsledkem konsenzu všech politických stran, když se daňový řád v roce 2008 přijímal že úročíme případné nedoplatek pouze po dobu pěti let. A dneska v situaci, kdy se to v roce 2015 odstranilo, úročíme případné nedoplatky naprosto bez jakéhokoliv omezení, to znamená, navždy. Když se podíváme prakticky, na koho to dopadá, ti největší podvodníci mají eseróčka, která jsou psána na bílé koně, a těch se vlastně opravdu ty nedoplatky nedotknou. Ale já znám situace, kdy se to dotýká manželek, kdy manžel byl podnikatel, utekl a ty manželky to doplácejí, a dříve se vždycky dostaly do situace, že za pět let se to úročení zastavilo, a teď se to úročení nezastaví. Ony to doplácejí celý život.

V případě, že výsledek kontroly to všichni víme, co je, prostě kontrolní úřad dospěje k nějakému závěru je sdělován ústně daňovému subjektu, v té současné úpravě, která přišla k nám do Senátu, nedostane lhůtu tento poplatník k vyjádření, pokud si o to nepožádá.

Ten výsledek kontrolního zjištění je velice, velice důležitá materie, protože tam je poslední okamžik, kdy poplatník může nějakým způsobem tento výsledek zvrátit a může nějakým způsobem navrhovat další svědky, další důkazní prostředky a jiné listiny, které by svědčily v jeho prospěch.

Není tam nic, co by poplatníky znevýhodňovalo, a nemá to žádný dopad na státní rozpočet. Proto vás prosím, abyste se nad tímto pozměňovacím návrhem, který přišel ze Senátu, zamysleli a zkusili i v kontextu této situace pro něj hlasovat.

Nechcete, paní poslankyně, Miloslava Vostrá.

Pane poslanče, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo.

Pokud bychom to schválili v onom původním vládním návrhu, tak jdeme přímo proti všem vládním opatřením na podporu podnikání a poskytnutí likvidity těžce zkoušenému podnikatelskému sektoru.

Druhý argument, který tady již mnohokrát zazněl, a já bych ho opět rád připomněl.

Ale prosím pěkně, ta vratka za nadměrné odpočty se stanovuje v rámci kontrolní činnosti.